Prosím, pane ministře. Děkuji, pane místopředsedo. Takže opět bylo řečeno, co vám předkládám. Je to tedy dohoda o strategickém partnerství mezi Kanadou a Evropskou unií. Já jenom aby nedošlo k omylu, tak upozorňuji, že se nejedná o tu tzv. CETA. Nejedná se o tu obchodní dohodu, která, jak víte, byla široce diskutovaná v poslední době nejen v České republice a která se také bude projednávat. To znamená, je to něco podobného, jak jsme teď hlasovali v souvislosti s Novým Zélandem. To slůvko strategické je tam proto, protože samozřejmě vztah mezi Evropskou unií a Kanadou je poměrně významný, řekněme o něco významnější než v případě Nového Zélandu. Samozřejmě pro nás je Kanada strategický partner. Proč? Kanada je desátá největší ekonomika světa. To znamená, je to významný partner Evropské unie. Pro Kanadu je Evropská unie dokonce po Spojených státech druhý nejvýznamnější partner vůbec.

Proto se tam také chystám v nejbližší době. Takže Kanada je teď zajímavé místo i pro rozhovory mezi Českou republikou a Kanadou. I když říkám, že obchodní vztahy nejsou zas tak rozvinuté, jak by mohly být, tak jenom vám řeknu, že Kanada rozhodně patří mezi jednoho z největších mimoevropských investorů v České republice. Takže už i to je fakt, který ukazuje, jak silným a významným partnerem Kanada je, a myslím si, že by především mohla být do budoucna.

To znamená, je to spolupráce v oblasti bezpečnosti, spolupráce v oblasti boje s terorismem, kyberkriminalitě, tady všude je Kanada opravdu velice účastna. Dohoda o spolupráci, ještě byste se mohli zeptat, proč ji tady vůbec máme.

To je tedy to, co máte před sebou. Věřím, že i tady je zájem České republiky to podpořit. Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

Já se omlouvám, paní poslankyně, ale míra hluku v sále je opět velmi vysoká. Pane poslanče, nechte paní zpravodajku, ať může v klidu přednášet svou zprávu.